32.

I zde je navrženo, abychom o něm rozhodli již v prvém čtení.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh byl zpracován v souvislosti s potřebou adaptovat náš právní řád na přijaté nařízení Evropského parlamentu a Rady a principiálně přináší zejména takzvanou zvýšenou míru harmonizace pravidel pro účinnou a efektivní spolupráci orgánů v dozoru při vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů v případech přeshraničního obchodování.

Děkuji mockrát.

Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Říkám to tady proto, že toto nařízení je třeba adaptovat do právního řádu České republiky tak, aby v celém rozsahu bylo aplikovatelné od 17. ledna 2020, kdy nabývá na účinnosti.

Kromě těch zmíněných úřadů, abych nezdržoval, které zde zmínil pak ministr, se v materiálu mluví o Evropském spotřebitelském centru. Tolik tedy stručná zpravodajská zpráva.

Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Pokud ano, tak konstatuji, že nebyl naplněn jednací řád a přílohou není český překlad úplného znění těchto právních norem, které mají být provedeny, ale nejsem si jistý.

Jak dlouho trvalo vládě, než to poslala do českého Parlamentu? Dvacet měsíců. To je na poslední chvíli.

Mně ten zákon zase nepřijde tak úplně složitý, že bychom dvacet měsíců na něm vyšívali dnes a denně, že by tam bylo tolik rozporů mezi ministerstvy, než to vyjasnili nebo odmítli všechny připomínky. Takže tady někdo zaspal, a zaspalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně vláda. Nevím, kdo v té době byl ministr.